Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je navrženo několik usnesení a několik pozměňovacích návrhů k tomu usnesení a zdaleka ne všichni kolegové se tady dostali ke slovu. A ještě bych jenom připomněla, proč jsme vlastně ten bod zařadili.

Děkuji. Děkuji. Přednostní právo pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo, pane předsedo.

A pokud se do ní podíváte, tak to není opravdu radostné čtení. To je smutné čtení.

Chtěl bych nechat vládě i nějaký čas na přípravu, takže navrhnu alternativně několik termínů v příštím týdnu. Zaprvé pevně zařadit ve středu dopoledne po bloku třetích čtení. Zadruhé, pokud by to neprošlo ve středu dopoledne, mluvím o příštím týdnu, to znamená o 24. dubnu, pokud mě paměť neklame, odpoledne po pevně zařazených bodech, případně příští týden v pátek po bloku třetích čtení. Děkuji. Snad jsem si to poznačil správně.

Prosím, máte slovo, pane poslanče.

Dvacet minut.